Vážená paní předsedající, děkuji mnohokrát za slovo. Já už vás dlouho nezdržím. Milé kolegyně, vážení kolegové, seznámím vás s dnes proběhlou volbou předsedy Národní rozpočtové rady. Kvorum pro zvolení bylo 69 hlasů.

Děkuji, pane místopředsedo.